Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 731/6. Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit. Je tomu tak. Než otevřeme rozpravu, vystoupení pana ministra. Máte slovo. Děkuji za slovo ještě jednou, vážený pane předsedající. Navážu na to, co jsem před chvilkou říkal, a v rámci té omluvy zase o to zkrátím úvod, skutečně jenom na pár vět, abych připomenul tu materii. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti nepůvodních invazních druhů, tak už tady podléhal velmi široké diskusi, a já jsem tomu rád, jak na výboru pro životní prostředí, tak i na výboru zemědělském, a obsahuje celou řadu zásadních bodů. Jsem rád, že i na celé řadě z nich je shoda. Dovolte mi jenom před začátkem diskuse k tomu ještě uvést, že s celou řadou pozměňovacích návrhů Ministerstvo životního prostředí souhlasí, ale rád bych zmínil některé, se kterými souhlasit nemůžeme. Chtěl bych jednoznačně odmítnout všechny pozměňovací návrhy, které směřují k zákonu o ochraně přírody a krajiny, ale především směřují k oslabení ochrany přírody a krajiny. Jedná se především o návrhy, které se týkají zrušení předkupního práva státu ke stanoveným pozemkům ve vybraných zvláště chráněných území, které se skrývá pod pozměňovacím návrhem pod písmenem E.

A v neposlední řadě oslabení ochrany dřevin rostoucích v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací se skrývá pod pozměňovacím návrhem J. Ve všech těchto případech i na výborech proběhla zásadní debata a jsem rád, že v garančním výboru pro životní prostředí tyhlety návrhy nezískaly podporu a byly odmítnuty. Naopak podporujeme pozměňovací návrh, který se týká posunu navrhované účinnosti, to je pozměňovací návrh pod písmenem D. A závěrem ještě považuji za důležité zmínit, že tak, jak vedle sebe paralelně jedou dvě právní novely nebo dvě novely zákonů, naše a zákona o myslivosti, tedy samostatný vládní návrh novely zákona o myslivosti, byly projednávány souběžně a budu velmi rád, pokud ty pozměňovací návrhy nebo většina těch pozměňovacích návrhů, které se týkají právě novely zákona o myslivosti, se skutečně přesunou do zákona o myslivosti, a myslím, že kolegové, předkladatel, o tom ještě budou hovořit. Děkuji za pozornost. Otevírám rozpravu a do rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Čižinský, připraví se pan poslanec Bendl. Hezký den.

Skutečně velmi doufám, že ty návrhy neprojdou.

Děkuji panu poslanci Čižinskému. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bendl, připraví se paní poslankyně Balcarová.

Dovolte i mně pár poznámek k tomuto zdánlivě nepodstatnému návrhu zákona.